Stanovisko výboru? Stanovisko pana ministra?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 44. Přihlášeno 173 přítomných, pro 33, proti 92. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko výboru? Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko pana ministra?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 46. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Jako desáté hlasování budeme hlasovat opět o pozměňovacích návrzích pana kolegy Hovorky, jsou související, proto najednou o F4 a F5. Stanovisko rozpočtového výboru negativní. Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Jako první hlasujeme o pozměňovacím návrhu pod písmenem G1. Rozpočtový výbor negativní. Pan ministr?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Pod písmenem, pod číslem 12, v hlasování číslo 12 budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem G2. Rozpočtový výbor negativní. Pan ministr?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 49. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Jako 13. hlasování bude pozměňovací návrh G3 a G4, opět související pozměňovací návrhy, proto dohromady. Rozpočtový výbor negativní. Pan ministr?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko rozpočtového výboru nedoporučuje.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 51. Přihlášeno 176 přítomných, pro 38, proti 125. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Pan ministr?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Rozpočtový výbor nedoporučuje. Pan ministr?

Proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu G9. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Pan ministr?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 54. Přihlášeno 176 přítomných, pro 38, proti 130. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Pan ministr?

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 55. Návrh byl zamítnut.

Rozpočtový výbor nedoporučuje. Stanovisko pana ministra?

Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Dvacáté hlasování bude o bodu G13. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Stanovisko pana ministra?

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 57. Návrh byl zamítnut.